Hlásí se ještě někdo s pozměňovacím nebo doplňujícím návrhem k programu, k návrhu pořadu schůze?

Nejprve tedy návrhy z grémia. Pokud není námitek, tak bych nechala hlasovat o těchto návrzích najednou. Nevnímám, že by někdo z lavice namítal. Zaznamenávám zájem o odhlášení.

A to jsou tedy tyto tři záležitosti. Už se ustálil i náš počet a já mohu o těchto věcech zahájit hlasování. Táži se, kdo je pro tuto změnu pořadu schůze? Kdo je proti?

Další jsou tedy návrhy, které byly předneseny dnes. Nejdříve musíme vůbec na program, a pak bychom případně, když projde, hlasovali pevné zařazení tak, jak bylo navrženo. Ten bod, pokud se budu mýlit v lehké úpravě, tak mě kdyžtak pan předseda opraví, byl pod názvem Vysvětlení výroku předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové vůči Maďarsku. Zahajuji hlasování o zahájení nového bodu.

Návrh nebyl přijat, tudíž nemáme možnost hlasovat ani o pevném zařazení. Další návrh, který přednesl pan předseda Okamura, se týká předřazení bodu, protože co se týče dalších, tak nezaznělo zařazení nových bodů, ale výtky, výhrady, které neměly podobu bodu. A předřazení se týkalo bodu č. 22, konkrétně tisk 25, který pan Okamura navrhuje zařadit jako první bod dnešního jednání.

Návrh nebyl přijat.

Paní předsedkyně kýve, takže souhlasí.

Tímhletím návrhem bychom měli vlastně začínat, protože je to protinávrh.

Kdo je proti?

Ptám se, kdo je pro? Zahajuji hlasování.

V hlasování číslo 7 bylo přihlášeno 188 poslankyň a poslanců, pro 103, proti 23.

A nyní je tady návrh, který přednesl pan předseda Výborný.

Návrh byl v tomto pořadí a jako body na začátku bloku prvních čtení. Děkuji za slovo.

Budeme tedy hlasovat v pořadí tak, jak byly předneseny. Zahajuji hlasování o zařazení bodu 57, tisk číslo 86. Kdo je proti?